Návrh byl přijat. Já tedy přerušuji nyní tento bod a otevřu bod 52.

Takže já tím pádem nyní otevírám další bod.